Chápu, že školství je důležité, sociální věci jsou důležité, ale zdraví obyvatel, si myslím, že je na prvním místě. To je jedna věc kvalita ovzduší.

Patří sem projekty na snížení emisí z lokálních topenišť.

Druhá věc je snížení znečištění ze stacionárních zdrojů.

Takže já vás žádám, abyste nebrali prostředky, které jsou v této kapitole Ministerstva životního prostředí ve výdajovém bloku ochrana klimatu a ovzduší.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já bych chtěl ctěnou kolegyni vaším prostřednictvím poopravit. Moravskoslezský kraj má dlouhodobý projekt a program, jak regulovat a jak opravovat tyto znečišťovatele.

A samozřejmě dlouhodobě apelovaná situace v rámci přeshraničního znečišťování z Polska. Ale byl bych velice nerad, kdyby se toto zaměňovalo, a chápu, kam kolegyně mířila, ale nepoužívat příklad Moravskoslezského kraje, který v tomto právě podporuje, aby ti, kteří jsou velcí, do ekologie investovali. Čili bych to nechtěl zaměňovat, aby tady nevznikl tlak těm velkým ty začněme jakoby omezovat a na ty malé jaksi zapomeňme, že existují. Děkuji vám za dodržení času k faktické poznámce a vracíme se zpátky do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás tímto požádat o podporu dalších dvou pozměňovacích návrhů, které předložil klub hnutí Starostové a nezávislí.

Oba tyto pozměňovací návrhy mají za cíl to, abychom zachovali krajinu v takové podobě, v jaké jsme ji převzali, a předali ji v ještě lepší kondici našim dětem, tak jak uvádí mj. programové prohlášení vlády. Děkuji vám za podporu těchto dvou návrhů a za vaši pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel není to pro vládu priorita hlavní.

Již dva měsíce se zde bohužel marně snažím zařadit na program jednání usnesení, které jsme jako Poslanecká sněmovna takřka jednotně přijali k minulému rozpočtu. Toto usnesení se týkalo platů učitelů a s dovolením bych vám rád připomněl bod 2a) tohoto usnesení, kdy